Pak bych tady měl pro vás jemnější variantu, a to přerušit projednávání tohoto bodu a v průvodním usnesení vyzvat vládu, aby v této věci byla aktivní, a do doby, než projednáme urychleně stručnou novelku o odložení účinnosti občanského zákoníku, to nechali u ledu a pak to doprojednali podle toho, jak to dopadne.

S doprovodným usnesením, které navrhoval kolega Tejc, nemáme problém, když si všichni uvědomujeme, jaká rizika a problémy to způsobí, tak analyzujme, novelizujme, ale já se obávám, že tohle není až tak kardinální, abychom uklidnili právnickou i občanskou veřejnost. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říci několik slov k zákonnému opatření o daňových zákonech. Já si myslím, že jsme tady obětí jakéhosi megalomanství, které vytvořilo meganormu, která bude neštěstím pro naši zemi nejen v nejbližších několika letech, ale pěti až deseti letech nejméně, než se usadí judikatura a než všechno bude jasné.

Výsledkem bylo, že bylo nulové zdanění z dividend a investičních společností.

Občanský zákoník tedy bude pro nás všechny poměrně drahou záležitostí.

Děkuji panu poslanci Janu Mládkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To si nepamatuji za celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně.